Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Prelazimo na izjašnjavanje o amandmanima na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova, drugo čitanje, P.Z. br. 293. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Prelazimo na izjašnjavanje o amandmanima. Amandmane su podnijeli Klub zastupnika neovisni za Hrvatsku, Klub zastupnika SDP-a, Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e i Klub zastupnika SDSS-a. Pregled amandmana dostavljen vam je elektronskim putem. Molim predstavnika predlagatelja za očitovanje o podnesenim amandmanima. Poštovani državni tajnik gospodin Željko Uhlir. Prelazimo na amandman br. 1. Kluba zastupnika neovisni za Hrvatsku na članak 1., stavak 2. Izvolite gospodine Uhlir. Amandman se ne prihvaća jer bi time bila promijenjena koncepcija cijelog zakona o predloženog zakona u dijelu kojim se odnosi na postupno smanjivanje prava zaštićenih najmoprimaca. Dakle, predložena odredba koju želimo promijeniti amandmanom je u protimbi sustavnom odredbom članak 48. Ustava RH kojom se jamči pravo vlasništva. Nadalje ova odredba je protivna načelu ravnopravnosti ugovornih strana te ustavnom načelu jednakosti pred zakonom. Uz to stavak 1. članka 1. je u koliziji sa stavkom 2. istoga članka te omogućuje zlouporabu tj. reketarnje vlasnika od strane najmoprimca. Sličnu odredbu je sadržavao i Zakon o najmu stanova iz '96. pa je Ustavni sud RH ukinuo predloženi rok iz amandmana, dakle našega amandmana je 31. kolovoza 2023. koji nadnevak predstavlja zadnji dan kada zaštićeni najmoprimac imaju taj status u stanovima u privatnom vlasništvu. Tražimo glasovanje. Zahvaljujem poštovanom kolegi Hasanbegoviću. Prelazimo na amandman br. 2. Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e na članak 2. Izvolite gospodine Uhlir. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća jer se cijeni da predloženo povećanje nije dovoljno u kontekstu postupnog povećanja sa zaštićene najamnine koja se prema konceptu predloženog zakona kroz 5 godina treba približiti slobodno ugovorenoj najamnini i ispunjenja dijela presude Europskog suda za ljudska prava. I u članku 2. 6.-ti stavak amandman se ne prihvaća jer bi predloženo brisanje nepotrebno uzrokovalo brojne i dugotrajne parnice u visini povećane zaštićene najamnine. Poštovani kolega Bunjac. Izvolite. Ja sad ne razumijem, vi ste samo ovaj amandman 1. komentirali ili odmah amandman 2. na članak 2. Znači ovaj za povećanu najamninu i ovaj da se ljude izbaci na ulicu za 5 godina.

Amandman se ne prihvaća jer se cijeni da je predloženo povećanje preveliko u kontekstu postupnog povećanja zaštićene najamnine koja se prema konceptu predloženog zakona kroz 5 godina treba približiti slobodno ugovorenoj najamnini. Dakle našim amandmanima, ovim konkretnim amandmanom tražimo da se vlasniku puna naknada do tržišne vrijednosti mora u cijelosti isplaćivati odmah a ne kroz 5 godina i to sukladno pravomoćnim presudama koje hrvatski sudovi već donose na podlozi presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Statileo protiv Hrvatske od 10. listopada 2014. godine.

Kao jedan od argumenata za ovaj amandman i iznosimo činjenicu da treba uzeti u obzir da je vlasništvo vlasnicima ograničeno već gotovo 7 desetljeća kao i vlasnikovu izmaklu dobit kroz to proteklo razdoblje i tražimo glasovanje.

Amandman se ne prihvaća iz istih razloga navedenih uz stavak 1. ovoga članka odnosno postupnog približavanja slobodno ugovorenoj najamnini. Zahvaljujem. Poštovani kolega Hasanbegović. ponovno podsjećam da hrvatski sudovi već donose pravomoćne presude i u slučaju neprihvaćanja ovoga amandmana, temeljem novih presuda država će bez obzira na ovu proklamiranu tzv. postupnosti morati isplaćivati vlasnicima iznose do pune i stvarne tržišne najamnine. Dakle, tražimo, ponavljam još jednom da se odmah vlasniku, stupanjem zakona na snagu, počne isplaćivati puna najamnina, koju smo okvirno ocijenili i sukladno presudama hrvatskih sudova na 5 puta veću najamninu od postojeće tzv. zaštićene najamnine u ovom trenutku. Zahvaljujem poštovani kolega Hasanbegović, prelazimo na amandman broj 5 Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku, u svezu s čl. 28. stavak 4. izvolite, gospodine Uhlir. Zahvaljujem amandman se ne prihvaća jer se predloženi zakon mora odnositi i na zaštićenog podstanara, obzirom da isti prema Zakonu o najmu stanova plaća zaštićenu najamninu i kao takav je pojam uveden u zakon. Dakle, tražimo brisanje iz cijeloga zakonskoga prijedloga, pojma tzv. zaštićenog podstanara. Dakle, pojam zaštićeni podstanar, postao je u Zakonu o stambenim odnosima socijalističke RH iz 1985. g. Njegovim zadržavanjem, dakle, toga pojma stvara se pravna zbrka i zadržava pravni delikt iz Jugoslavenskog komunizma i nerazumijevanje odredaba uključujući i njihovu primjenu.

Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 6 Kluba zastupnika Neovisnih za Hrvatsku, u svezi s čl. 28. B stavak 1, izvolite gospodine Uhlir. Zahvaljujem, amandman se ne prihvaća. Također je zaštićeni podstanar kojeg ima u vidu predmetna odredba, predstavlja kategoriju o kojem se mora skrbiti država i kao takav pojam postoji u zakonu. Dakle argumenti su isti, država se treba skrbiti o nečemu što postoji, u nečemu što ne postoji se ne može skrbiti sve i da hoće i tražimo još jednom dakle da se pojam zaštićenih podstanar kao relikt Zakon o stambenim odnosima SR Hrvatske, iz 1985. g. briše iz ovog zakonskog prijedloga. I tražimo glasovanje. Amandman se ne prihvaća, također kao i prethodni zaštićeni podstanar, kojeg se ima u vidu, predstavlja kategoriju koja postoji, pojam je uveden u zakon i o njoj se mora skrbiti jedinica lokalne samouprave.

Amandman se ne prihvaća, jer je predložena odredba protivna koncepciji predloženog zakona u dijelu u kojem se uvodi postupno povećanje zaštićene najamnine, radi prilagodbe zaštićenih najmoprimaca, novim okolnostima i dijelu kojim se vlasnicima stanova omogućava stupanje u posjed stanova nakon najviše 5 g. I ne ispunjava uvijete iz presude Europskog suda za ljudska prava. Ovim se amandmanom štiti pravo najmoprimca, kojim se ukida status zaštićenog najmoprimca, kako bi sada po tržišnim uvjetima nastavili koristiti stan koji je u statusu najprije stanara sa stanarskim pravom, potom zaštićenog najmoprimca, koriste više desetljeća u kontinuitetu. Na taj način zaštitilo bi se njihovo pravo na dom iz Ustava RH, i međunarodne konvencije o ljudskim pravima o čemu se je izjasnio i Europski sud za ljudska prava koji je presudio da je iseljenje stanara iz stanova u kojem su stanovali duži vremenski period, kršenje njihovog prava na dom iz čl. 8. stavka 1 konvencije, zbog čega je RH kažnjena sa visokim novčanim iznosom. … [[Govornik se ne razumije.]] i drugi protiv Hrvatske i druge presude. Ovu presudu predlagatelj prijedloga zakona u potpunosti zanemaruje. Istovremeno ovim amandmanom ispravlja se zakonodavne nedostatke na koji se ukazuje Europski sud za ljudska prava, u odnosu na povrijeđena prava vlasnika stanova, konkretno, ovaj amandman otklanja zakonodavni nedostatak nepostojanje vremenskog ograničenja u odnosu na sustav zaštićenog najma. Isto tako, ovim se amandmanom utvrđuju kriteriji za utvrđivanje visine slobodno ugovorene najamnine, te okvire iste, što je potpuno u skladu s presudom Europskog suda za ljudska prava iz presude Staitleo protiv Hrvatske, koju predlagatelj navodi kao glavni razlog izmjene ovog zakona. Sud za ljudska prava u presudi Statileo protiv Hrvatske, strikino navodi da države potpisnice konvencije imaju puno pravo posebnim mjerama zaštiti najam i uvesti kontrolu nad iznosima najamnine, te je smanjiti ispod tržišne vrijednosti. Sud striktno navodi, da su takve mjere često korištene mjere, koji imaju za cilj zaštiti stanare i smanjiti iznos najamnine, zbog gospodarskih interesa i razloga da su tržišne najamnine neprihvatljive sa stajališta socijalne pravde, odnosno, općeg interesa.

Hvala lijepo, amandman se ne prihvaća, jer se na taj način ne bi ostvarila osnovna svrha zakona.

Hvala lijepa. Državni tajniče, ideja da se ljude baci na ulicu je upravo monstruozna tim prije jer tu ima ljudi koji su živjeli u jednom stanku kroz tri generacije, neki su se uselili u svoje stanove kao obitelji čak prije II. svjetskog rata i doista je nevjerojatno da u državi koja se nalazi u EU-u, koja se smatra uljuđenom i civiliziranom, u kojoj imamo nekoliko desetina tisuća praznih nekretnina, mi ćemo sada stvarati beskućnike kojih nikada prije nije bilo.

Dakle mora se poštivati ugovor o sukcesiji bivših država SFRJ koji utvrđuje da se prava građana utvrđuju s onim stanjem koje bilo 30.12.1990. g., a u tom trenutku svi oni koji su stanovali u tzv. društvenim stanovima, bilo u onim s nominalnim vlasnicima, bili su izjednačeni u pravima. Zaštićeni najmoprimci svoje pravo su izgubili tek 1996. g. što znači da taj ugovor nije poštivan. Također, svi vlasnici društvenih stanova uplaćivali u stambeni fond a oni koji uspjeli otkupiti društvene stanove, njih 300 000, njihova sredstva su trebala biti namjenski potrošena između ostaloga za rješavanje pitanja zaštićenih najmoprimaca. Novac ste potrošili i u nedostatku nekog pametnijeg rješenja, sada prelamate stvari preko koljena tako da vam se smiju čak i vaši koalicijski partneri i mislite baciti 3000 obitelji na ulicu, ja vas pitam hoćete li moći sutra tim obiteljima pogledati u lice kad ih sretnete na ulici a sigurno ćete te ih sresti i budite sigurni da vi tada više nećete biti državni tajnik. Prelazimo na amandman broj 10. Amandman se ne prihvaća jer je preložena odredba protivna konceptu predloženog zakona u djelu kojim se postupno smanjuju prava zaštićenih najmoprimaca a što je nužno radi njegove prilagode o ukidanju zaštićenog najma. Poštovani kolega Hasanbegović, izvolite.

Uočljivo da odredba o tzv. pravo prvokupa nema jasnoga cilja i svrhe osim dodatnog ograničavanja vlasnika stanova da slobodno raspolažu vlasništvom u neograničenom trajanju. Podsjećam Ustavni sud RH 1998. g. je ukinuo puno utemeljenije pravo prvokupa za bivše vlasnike stanova prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzete za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine, dakle tzv. konfiscirani nacionalizirani stanovi a ovim prijedlogom se prva prvokupa zadržava za tzv. zaštićene najmoprimce i kada izgube taj status. Dakle Ustavni sud RH je utvrdio da se zakonom pravo vlasništva može ograničiti uz tržišnu naknadu samo ako je to u interesu RH, nejasno je koji je to interes RH da bivši zaštićeni najmoprimac ima pravo prvokupa od vlasnika i to neograničeno nakon što izađe i ne živi više u tim stanu. Zaključno, interes RH u tom slučaju ne postoji te pravo prvokupa treba potpuno ukinuti. Tražim glasovanje a s tim u vezi najavljujem i odgovarajuću ustavnu tužbu, hvala. Prelazimo na amandman broj 11, Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku u svezi s člankom 28. c stavak 2. Izvolite, gospodine Uhlir.

Prelazimo na amandman broj 12 Kluba zastupnika Neovisni za Hrvatsku u svezi s člankom 28. c stavak 3. Izvolite, gospodine Uhlir.

Još jednom ponavljam, pojam zaštićeni podstanar je nepostojeći relikt komunističkoga stambenoga zakona i ovdje zbog birokratskih razloga se i dalje i pukog prepisivanja zakona, od 1985. do današnjega dana potpuno neopravdano zadržavamo. Ponavljam, tražimo da se iz ovog zakona briše pojam tzv. zaštićenog podstanara kao pravno nepostojećeg stanja.

Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća iz razloga već navedenih uz pojmove zaštićene najamnine i zadržanog prava najma na neodređeno vrijeme jer se radi o postepenom prijelazu na novi status i ispunjenje dijela uvjeta iz presude europskog suda za ljudska prava.

Hvala lijepo poštovanom kolegi Bauku. Amandman se ne prihvaća jer se cijeni da pravo prvokupa zaštićenog najmoprimca na stan u kojem stanuje ne predstavlja teret za vlasnika stana koji bi umanjivao njegova prava na slobodno raspolaganje stanom ili financijskom ili drugom prihvatljivom smislu.

Pravo prvokupa je protivno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima. Dakle, uočljivo je da odredba o pravu prvokupa nema nikakvog jasnog cilja i ona i to zdrav razum govori sama po sebi, predstavlja teret i ograničenje za vlasnika da potpuno neograničeno slobodnom voljom raspolaže svojim vlasništvom. Ustavni sud 1998. je ukinuo već jednom u kontekstu drugog zakona pravo prvokupa, ovdje se to pravo zadržava iako ne postoji nikakav interes RH da tzv. zaštićeni najmoprimci kada izgube taj status doživotno zadržavaju to pravo i na neki način ograničavaju u stvarnosti pravo vlasništva.

Zahvaljujem.

na presudi Europskog suda za ljudska prava iz 2014. godine koja jasno propisuje rok od 5 godina i da se ovaj Zakon donio 2014. godine, onda bi ova postupnost o kojoj govorite bila utemeljena. Dakle i o tome tražimo glasovanje. Zahvaljujem. Amandman se ne prihvaća s obzirom da nije prihvaćen amandman na čl. 28. c, tj. ponovljeno radi se o potrebi postepenog prijelaza na novi status zaštićenih najmoprimaca. Hvala lijepo. Hvala lijepa.

U čl. 28. e, st. 2. iza prve rečenice dodaju se riječi, ako jedinica lokalne samouprave ne raspolaže stambenim fondom ili sredstvima obvezu prema zaštićenom najmoprimcu preuzima Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. Prelazimo na, izvolite. Ako smo dobili dobru tablicu, ovo što je pročitao državni tajnik je prihvaćen amandman SDSS-a, ne u izmijenjenom obliku. Šta je izmijenjeno? Ako mi možete objasniti. Dakle, original Kluba zastupnika SDSS-a glasi, u čl. 28. e, iza stavka 2., dodaje se novi stavak.

Prelazimo na amandman br. 18. Hvala lijepo.

Obrazloženje je isto i tražimo glasovanje. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga kao što su ranije navedeni u prethodnom amandmanu odnosno tj. radi se o postojećem pojmu kojega moramo uvažavati. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 20. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga kao u prethodnom amandmanu tj. radi se o postojećem pojmu kojega moramo uvažavati. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 21.

Tražimo glasovanje. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 22. Amandman se ne prihvaća iz razloga istih kao u prethodnom amandmanu tj. radi se o postojećem pojmu kojega moramo uvažavati.

Prelazimo na amandman br. 23. Kluba zastupnika neovisnih za Hrvatsku u svezi s člankom 28.g stavak 4. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga kao u prethodnom amandmanu, tj. radi se o postojećem pojmu kojega moramo uvažavati. Tražimo glasovanje. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 24. Kluba zastupnika neovisnih za Hrvatsku u svezi s člankom 28.h. Izvolite gospodine Uhlir. Amandman se ne prihvaća iz istih razloga kao u prethodnom amandmanu, tj. radi se o postojećem pojmu kojega moramo uvažavati.

Dakle to je do amandmana 27. Dobro, recite vi sad za ovaj a kada dođemo do tog, te grupacije onda ćemo dalje. Tražimo glasovanje. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 25. Kluba zastupnika SDP-a u svezi s člankom 2., članak 28. Izvolite. Amandman se ne prihvaća jer za takve garancije u državnom proračunu nisu osigurana sredstva. Izvolite kolega Bauk. Dakle kako su zaštićeni najmoprimci mahom ljudi i starije životne dobi pravo na korištenje subvencije za stambeni kredit bez dodatnog državnog jamstva bilo bi samo formalno i u praksi neostvarivo. Jednokratna potpora za kupnju stanja vlastitim sredstvima ima za svrhu osigurati da zaštićeni najmoprimci koji raspolažu sa dijelom potrebnih sredstava za kupnju stana na tržištu u roku kraćem od prijelaznog roka od 5 godina predaju stan vlasniku ili kupe isti po tržišnoj cijeni. Tražimo glasanje.

Kluba zastupnika neovisnih za Hrvatsku u kojim se spominju termini zaštićenih podstanara. Molim gospodina Uhlira da da mišljenje. Hvala lijepa. Hvala vam lijepo. Kluba zastupnika SDSS-a. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku, tako da sada glasi: „U članku 28.j dodaje se stavak 5 koji glasi: 5. zaštićeni najmoprimac i zaštićeni podstanar iz stavka 1. ovog članaka za prijem u dom za starije i nemoćne osobe treba iskazati svoju volju.

Hvala lijepa. Amandman se ne prihvaća jer nisu prihvaćeni amandmani predlagatelja iz prethodnih članaka 28.c, tj., ne ti se omogućio postupni prijelaz na novi status i ispunjenje dijela zahtjeva iz presude Europskog suda za ljudska prava. Dakle, kao što je državni tajnik rekao ovaj amandman i amandmani br. 34. i 38. su povezani sa našim prvim amandmanom koji je u ovoj tablici bio amandman br. 8. Kako je i obrazloženje amandmana koje smo predložili isto, ja bih još jedanput dakle želi skrenuti pozornost dakle da se radi o tome da bi se zaštitilo pravo na dom iz Ustava RH, iz Međunarodne konvencije o ljudskim pravima, da bi se poštovala presuda Lemo i drugi protiv Hrvatske. Da bi se amandmanom uklonio zakonodavni nedostatak nepostojanja vremenskog ograničenja u odnosu na sustav zaštićenog najma. I tako da država ima pravo posebnim mjerama zaštiti najam i uvesti kontrolu nad iznosima najamnine te smanjiti ispod tržišne vrijednosti. Prelazimo na amandman ako je kolega Hasanbegović suglasan 32. i 33. zbog ovog termina zaštićeni postanar. … [[Upadica se ne čuje.]] Hvala lijepo. Amandmani se, navedeni amandmani se ne prihvaćaju iz istih razloga kao što je ranije navedeno, tj. moramo uvažavati postojeće pojmove. Hvala lijepo. Kolega Hasanbegović. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća jer nisu prihvaćeni i prethodni amandmani predlagatelja na članak 28.c, tj. ne bi se omogućio postepeni prijelaz na novi status i ispunjenje djela zahtjeva iz presude Europskog suda za ljudska prava. Zahvaljujem. Tražite glasovanje? Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 35. i 36. zbor termina zaštićenog podstanara. Predloženi amandmani se ne prihvaćaju tj. mora se uvažiti postojeći pojam. Prelazimo na amandman br. 37. Amandman se ne prihvaća iz razloga jer bi to onemogućilo vlasnika u slobodnom raspolaganju stanom a što bi bilo protivno presudi Europskog suda za ljudska prava u Strasborugu. Dakle, tajniče Uhlir, vi kažete da je ono u protivnosti sa presudom Statileo. Ali ima jedna važnija zakonska odrednica a to je naime Ustav RH koji je iznad bilo koje presude koju donose europski sudovi, barem meni ako nije vama. I u članku 1. pazite, stavak 1. piše RH jedinstvena je i nedjeljiva demokratska i socijalna država. E sada vi meni recite kakva je to socijalna država koja ljude baca na ulice. To jednostavno nema veze ne sa pravnom stečevinom, nego sa zdravim mozgom. Znači, izbaciti ljude na ulicu i nazivati državu socijalnom državom jednostavno nema smisla. To je onaj najgori kapitalizam američkoga tipa gdje u SAD-u imate 18 milijuna praznih nekretnina i 4 milijuna beskućnika. I da svakom beskućniku date 5 nekretnina, još bi ostalo. Koji su interesi vlas vodili da donesete takav Zakon brutalan, krajnje neljudski, nezakonit na koncu konca meni doista nije jasno, ali budite sigurni da ćemo učiniti apsolutno sve da prvo srušimo vašu Vladu, a onda nakon toga i ovaj Zakon.

Amandman se ne prihvaća iz razloga jer bi to onemogućilo vlasnika u slobodnom raspolaganju stanom, a što bi bilo protivno presudi u predmetu Statileo protiv RH Europskog suda za ljudska prava. Gospodine Bauk. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća jer ovi članci nisu predmet ovih izmjena i dopuna Zakona. Izvolite gospodine Hasanbegović. Dakle riječ je o još jednom vas molim, kojim člancima.

Dakle, još jednom… ... [[Upadica: ne čuje se.]] riječ je o ukidanju prava prvokupa kojim se ograničava vlasništvo i ukoliko se ne prihvati ovaj amandman, s tim u vezi najavljujemo i ustavnu tužbu. Tražimo glasovanje. Hvala lijepo. Prelazimo na amandman br. 40. Hvala lijepo. Amandman se prihvaća u izmijenjenom obliku tako da sada glasi, u čl. 6., st. 1. iza riječi stan ili kuća dodaju se riječi za stanovanje. Vidjet ćemo da li se prihvaća predlagatelj izmijenjeni amandman. Prelazimo na amandman br. 41. Hvala lijepo. Amandman se ne prihvaća jer bi se radilo o propisivanju retroaktivne primjene Zakona čije su posljedice nesagledive. Poštovani kolega Hasanbegović. Dakle, predloženi amandman onemogućuju da tzv. zaštićeni najmoprimac izvrši zloporabu Zakona i to putem fiktivnog prenošenja vlasništva na treće osobe. Zato se odredba o vlasništvu na dan stupanja ovog Zakona zamjenjuje danom stupanja na snagu Zakona, o najmu stanova kojim su propisom temeljito uređena prava i obveze u svezi s najmom i korištenjem stana. Dakle, ovaj amandman ne predstavlja retroaktivnu primjenu već potvrđuje postojeću primjenu Zakona o najmu stanova. Tražimo glasovanje. Hvala lijepo poštovanom kolegi Hasanbegoviću. Amandman se ne prihvaća jer se cijeni da je predloženi rok od 3 mjeseca prekratak za potrebne prilagodne na status zaštićenih najmoprimaca. Dakle, držimo da nema razloga propisivati rok od 6 mjeseci i da je rok od 3 mjeseca više nego dostatan da najmoprimac osigura vlasniku pravo na posjed stana. I tražimo glasovanje. Ovime smo iscrpili sve amandmane. Zahvaljujem se poštovanom državnom tajniku gospodinu Uhliru na očitovanju na amandmane. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, s ovim smo iscrpili sve točke dnevnog reda za današnji dan. Sutra nastavljamo s radom u 9,30 sati glasovanjem o raspravljenim točkama nakon čega će slijediti iznošenje stajališta klubova, a nakon toga rasprava o preostale tri točke dnevnog reda planirane za raspravu za sutrašnji dan.